Tady je zajímavé to datum a už to tady i v rozpravě padlo.

Navrhovaný zákon nám tedy stanovuje příslušná práva a povinnosti výrobců tak, aby došlo k naplnění cílů směrnice, a vztahuje se na celou řadu plastových výrobků.

A v neposlední řadě jsou to plastová brčka, která tímto zákonem budou zakázána.